Pane premiére, myslím, že pokud si přečtete veškeré mé výroky k této kauze, musíte konstatovat, že jenom chci, aby to bylo vyšetřeno, a poukazuji na některé prapodivnosti, které se kolem toho případu odehrávají. Já bych byl rád, a je v zájmu nás všech, aby o Bečvě bylo transparentně informováno, a to se stejnou razancí a rychlostí, s jakou po dvou dnech od havárie vyloučil pan ministr Brabec jako možného viníka právě Dezu.

Máte připravený plán s konkrétními kroky pro situaci, kdyby se podobné neštěstí stalo znovu?

Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Vážený pane premiére, já musím tady zareagovat. Já jsem přesvědčen, že jsme tady na půdě Poslanecké sněmovny, a ne ve čtvrté cenové skupině. A ty reakce z vaší strany jsou opravdu nepřiměřené vůči kolegovi. Můžete si myslet o jeho dotazech cokoli, ale toto tedy opravdu na půdě Sněmovny nemá co zaznívat.

Pane premiére, mohou být tedy pravdivé informace, že se na českém trhu a také v praxi nemocnic a odběrových míst používají hojně, snad dokonce většinově čínské výtěrové tampony bez potřebných certifikátů a testů, nebo to můžete vyloučit?

Řada lékařů přitom uvádí, že ty čínské nemají potřebnou kvalitu a z hlediska odborného jsou naprosto nepoužitelné. Pokud je pravdou, že se u nás používají čínské necertifikované výtěrové tampony, dostali snad čínští výrobci na tu distribuci nějakou výjimku? Pokud ano, proč, když jsme schopni uspokojit zcela nebo téměř potřeby České republiky certifikovanými výrobky od českých výrobců. Neměli bychom my všichni a česká vláda příkladně na prvním místě podporovat právě naše podniky a naše podnikatele? Pane premiére, děkuji za vaši odpověď.

Děkuji za slovo.

Takže ano, my pečlivě sledujeme všechny české firmy a všechno, co nám nabízejí. Sám osobně jsem sledoval teploměry, které nám firma nabízela, potom se zjistilo, že jsou z Číny.

Takže toto všechno se řeší, pokud vím, vždy, pokud můžeme, upřednostňujeme naše výrobce. Pan Havlíček poskytl i dotační program na toto zaměření v rámci pandemie.

To jsme na jedné lodi.

Děkuji.